A bylo jim to úplně jedno. A kolik těchto případů bylo? Není to problém. Kolega Benda tady zmínil velkorysost církve. Vždyť to tady jasně řekl: oni by jinak asi nebyli pro, aby se urychlila odluka státu od církve, aby se stanovil ten parametr odluky státu od církve. Tak jinými slovy nepřijme úplatkářství, řekněme si to.

Ne, ty ostatní církve neprotestovaly proti tomuto postupu zvolenému tímto zákonem, protože věděly, že za to dostanou peníze. Ale ne peníze katolické církve, která byla tak velkodušná, ale peníze státu. A navýšené peníze státu, protože se přece dává tento majetek státu. Můžete to vyčíslit?

Já vám jeden takový osud tady řeknu.